Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat v jednání, a to jednání o bodu novely zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi. Nacházíme se v rozpravě. S přednostním právem se ještě před přestávkou hlásil pan ministr Bartoš?

Paní poslankyně, chcete vystoupit? Prosím, máte slovo.